První část dotazu jestli tento pozměňovací návrh podpoříte, nebo ne.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající.

Aktuálně probíhá zpracování studie proveditelnosti pro řešení spojení mezi Brnem a Znojmem. Vámi zmíněná trať je součástí tohoto spojení.

V návaznosti na schválení studie proveditelnosti mohou být činěny další kroky v projektové přípravě vybrané varianty. Doba zpracování studie proveditelnosti se předpokládá 18 měsíců. Jsem připraven vám dát další informace, nicméně jak sám vidíte, studie proveditelnosti se bude zpracovávat 18 měsíců, což je přibližně rok a půl. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.

Děkuji.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ve vyjádření tiskové mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Anety Lednové se říká: V mateřských školách zapsaných v rejstříku škol musí garantovat kvalitu výuky včetně bezpečnosti dětí ředitelka mateřské školy. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce. Je naprosto v souladu se zákonem, že školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Je také pravdou, že kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání provádí Česká školní inspekce. Avšak Národní ústav pro vzdělávání vytvořil metodické materiály, podle kterých lze rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání lépe zavádět do praxe. Jelikož Národní ústav pro vzdělávání je přímo řízená příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, žádám o odpověď, zda se v těchto metodických materiálech objevuje doporučení spolupráce s neziskovými organizacemi tohoto typu a zda je tato spolupráce dostatečně ohraničena pravidly, která zajistí bezpečnost našich dětí v těchto zařízeních. Děkuji. Paní poslankyně Kořanová ruší svoji omluvu. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně. Vážený pane ministře, obracím se na vás ohledně pomoci dětem, ohledně pomoci dětem bez rodičů, o kterou nás žádá řecká strana.

Jsem přesvědčen, že naše země se má zachovat humánně, solidárně a čestně.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Děkuji předem za odpověď. Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych chtěla říct, že Celní správa v rámci svého výkonu působnosti zavádí technologie.